A my jsme si toho vědomi, Česká republika je v mnoha věcech nesmírně daleko a patří k nejúspěšnějším zemím, ale v jedné věci určitě dost daleko nejsme, nejsme tak daleko, jak bychom si přáli, a to je třeba kvalitní dopravní infrastruktura, ať už jde o dálnice, silnice nebo vysokorychlostní trati. A právě do této zanedbané oblasti vkládá naše vláda velké úsilí. Právě proto pracujeme na řadě projektů, které rozvíjejí silniční a dálniční síť, právě proto se snažíme konečně vytvořit podmínky pro to, abychom tu mohli mít vysokorychlostní tratě, abychom byli tímto způsobem spojeni s dalšími zeměmi v Evropě. Vytváříme podmínky legislativní, to je důležité, a děkuji všem, kteří na tom spolupracují, ale vytváříme také podmínky finanční. V letošním rozpočtu máme rekordní částku na dopravní infrastrukturu 150 miliard korun. Nikdy v minulosti to tu nebylo. A to je přesně to, co je potřeba dělat pro to, abychom i u nás měli dopravní infrastrukturu co nejlepší.

Pane premiére, vy jste mě nepochopil. Já si myslím chytím se jedné vaší odpovědi já si myslím, že váš úkol je řídit tuto zemi, a vy se potom divíte, že jsme k vám kritičtí. Teď mi připadá, že o tom chcete pořád jenom hovořit a hovořit, co uděláte, co bylo dobře, co nejde a tak dále. Já bych od vás chtěl slyšet opravdu odpověď na to, na co jsem se vás ptal. Děkuju. Pan premiér bude reagovat? Jste opozice, kritizujete vládu. Já myslím, že to je logické. Co bych já čekal, je a myslím si, že to je úkol opozice aby nejenom kritizovala, ale přinášela i konkrétní řešení.

A pozitivní!

To je přece také věc, která lidi zajímá, a tam jsem odpovídal velmi konkrétně. Takže já myslím, že ten problém není v mých odpovědích, ale problém je v tom, zda skutečně posloucháte a chcete poslouchat to, co tady říkám.

Ale jsme smířeni i s tím, že takové návrhy nemáte, že nás kritizujete.

Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Vážený pane premiére, já bych se vás ráda zeptala na výrok pana ministra financí Zbyňka Stanjury, který se týká plánovaného daňového balíčku v souvislosti, se kterým se na mě obrátila řada studentů i jejich rodičů.